Strany vládní koalice ruší EET bez ohledu na zdravý rozum.

Stát investoval do EET téměř miliardu, což je řádově méně, než kolik EET ročně rozpočtu přinese. Soukromé subjekty investovaly v součtu ještě více. Ukazuje se, jak nehospodárně vláda přistupuje k veřejným penězům, zatímco neustále vykládá lidem o zodpovědné rozpočtové politice. Všichni víme, jaké škrty ve státním rozpočtu připravil ministr financí s odůvodněním, že nemá finanční prostředky.

Výdaje na zajištění úkolů Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu poklesly o 373 milionů korun.

Snížení výdajů na zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a zajištění dalších potřeb státu o 1,4 miliardy korun. Ministerstvo dopravy pokles výdajů kapitoly o 9 miliard korun.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy pokles výdajů kapitoly o 5,2 miliardy korun. Snížení výdajů o 1 miliardu pro vysoké školy se současným zvýšením výdajů pro výzkum, experimentální vývoj a inovace o 350 milionů korun a snížení výdajů regionálního školství a přímo řízených organizací o 4,4 miliardy korun. Snížení výdajů na program Péče o národní kulturní poklad a dědictví o 400 milionů korun.

Dnes jsme probírali Ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo spravedlnosti pokles výdajů kapitoly 1,8 miliardy korun.

Snížení podpory významných sportovních akcí o 101 milionů korun. Zvýšíte daně? Vy prostě rušíte účinný nástroj proti šedé ekonomice, ale jak se říká, stranický rozkaz zněl jasně. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem teď chtěl přesvědčovat svým projevem pana ministra financí nebo aspoň některého člena vlády, kterého tady bohužel nevidím.

Asi na úvod nepřekvapím, když řeknu, že to považuji za zcela zásadní chybu. Čím začít?

To samé se týká i připojení k internetu.

Jednoznačnou výhodou elektronické evidence tržeb pro veřejný systém není jen vyšší výběr daní, ale také kvalitní zdroj informací, které jsou výjimečně dostupné prakticky online, a umožňují tak sledovat trendy vývoje ekonomiky a efektivní zaměření daňové kontroly, tím tedy rozumějme nějaké nezatěžování poctivější části podnikatelů. Po třech letech fungování elektronické evidence tržeb je zjevné, že díky EET došlo právě k výraznému zacílení a zefektivnění právě těchto kontrol.

Díky elektronické evidenci tržeb zároveň jsou ty kontroly, jak už jsem řekl, cílenější.

Riziko kontroly u poctivého podnikatele se tedy dramaticky snížilo. Díky tomu se podnikatelé mohli zaměřit na to, co opravdu umějí a na co se zaměřit potřebují, tedy právě na to své podnikání, a nemuseli tak svůj drahocenný čas věnovat jakýmsi administrativám při případných kontrolách. To je benefit, který se samozřejmě těžce spočítá, ale má obrovské implikace pro celé podnikatelské prostředí. Také finanční přínos pro veřejné finance rozhodně není zanedbatelný.